Děkuji. Pane ministře, můžete. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já budu reagovat samozřejmě na předřečníka. Ale ještě předtím v těch úvodních pasážích dnešního projednávání tohoto bodu tady padly některé věci a já bych je rád osvětlil. Padly tady nějaké věci o kauzách let minulých. To znamená, že řada opatření se zavedla.

Tedy pokud jste zaznamenali nějakou kauzu letošního roku třeba na FAČRu, tak se týkala nikoliv veřejných peněz, ale peněz soukromých, které tam měli a které nějakým způsobem přerozdělovali. Tedy, a asi se shodneme na tom, že tím žádoucím stavem je také to, aby pokud je to státní politika sportu, tak ty svazy by neměly libovolně přeposílat peníze do toho prostoru. Zase musím říct, že jsme urazili nějaký kus cesty, a pokud mohou svazy využívat peníze na činnost a organizaci, tak pouze na předem zacílené projekty, které jsou pod nějakou kontrolou a nejsou to nahodilé akce. Uvědomme si, a já říkám, že velmi obtížně tím, že je to navázáno na státní rozpočet, tak se k někomu dostávají prostředky 1. 1. kteréhokoliv roku. Technicky to prostě nejde. A taková vlajková loď, která směřuje k jednotlivým jednotám a klubům, kdy čtyři a půl tisíce klubů i z důvodu výpadků prostředků na municipální úrovni, tak si žádá na centrální úroveň o peníze na provoz. A tím kritériem je počet sportujících dětí, tedy to, co chceme, tak se meziročně zvyšuje.

A počet klubů, které si žádají a které mají sportující děti, tak věřím, že se bude blížit šesti tisícům, což v tuto chvíli z registrovaných asi devíti tisíc klubů je poměrně solidní číslo. Ale, a teď se dostávám k jádru pudla, nebudu zastírat, že sport je jednou z agend velkého Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. To znamená, že plně v souladu s programovým prohlášením vlády jakékoliv zlepšení v oblasti sportu, které tyto dobře nastartované procesy posune dál a umožní konkrétnímu vedení agentury, anebo ministerstva, když to tady padlo, věnovat se pouze agendě sportu, je krok správným směrem. Co se týká připomínek, které vláda měla k poslaneckému návrhu, který podepsalo, tuším, 51 poslanců, tak ano, máte pravdu.

K tomu došlo. Takže za mě ty připomínky, které vláda měla, jsou zpracovány a myslím si, že mohou být velmi dobře diskutovány v rámci dalšího procesu, respektive tohoto legislativního procesu. A tím pádem je možné podle mého názoru brát ty připomínky vlády jako vypořádané, nebo připravené k vypořádání v dalším průběhu legislativního procesu. Tedy, mámli to přeložit do jednoduché češtiny, pustit do dalšího čtení tento návrh a tam je možné tyto věci zapracovat. Děkuji, to je pozice Ministerstva školství. Děkuji.

Děkuji.

A druhá věc, která je vážnější. Matematici tomu říkají důkaz sporem.

Tlačit na něj my opozice ještě víc. Vládní poslanci taky, aby nebyla ostuda. A my tady čtyři hodiny už se bavíme o technicistním, jako kdy bude agentura. Takže asi tak. Já bych chtěl jenom reagovat prostřednictvím pana předsedajícího na pana ministra a podpořit přesně to, co říkal.

Ale bohužel jak personální, tak odborné zázemí na tomto odboru není. Děkuji. Pan poslanec Jan Volný. Zdravím všechny kolegy a kolegyně. Já bych chtěl trochu polemizovat tady s výrokem pana kolegy Klause mladšího. Já si myslím, že tato aktivita, která jistě není úplně dokonale napsaná, chce sjednotit ten postoj a financování sportu. A tady u mnohých předřečníků bylo správně řečeno, že je to roztrhané, že každé ministerstvo má nějaký obolus peněz na podporu sportu.